Mezi ty kantory se nedostane nikdo, kdo není z této profese, protože takový pozměňovací návrh ani v tom zákonu nemáme.

Nezlobte se na mě, pojďte se nad tím zamyslet. Děkuji. Připraví se pan poslanec Štěpán Stupčuk. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Ještě jednou dobré odpoledne. Na adresu mých kolegyň, které se vyjadřovaly k pozměňovacímu návrhu týkajícímu se volna pro vzdělání učitelů. Pokud budeme pokračovat v této politice a budeme hledat samá ale, potom nesrovnáme skutečně krok s tím okolním světem a zůstaneme učitelům hodně dlužni. Poněkud mě pobavila poznámka paní poslankyně Semelové, která na závěr svého vystoupení upozorňovala, že pokud bychom učitele pustili mimo školu, nemuseli by se nám také do té školy vrátit. Ale my bychom měli učitele posílat ven právě proto, aby se do školy rádi vraceli. Děkuji. Pan poslanec Štěpán Stupčuk a jeho faktická poznámka. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych vaším prostřednictvím pane předsedající, poděkovat kolegovi Gabalovi. Já mám sice vysokou školu, jsem doktor práv, ale vůbec tomu nerozumím, co se tady řeší a o čem tady mluvíme. A tím se hlavně obracím na vás, vážené paní učitelky a vážení páni učitelé. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu kolegovi. Já jsem sice krajský radní pro školství, ale také tomu nerozumím. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nevím, jak zareagovat na to, co tady právě zaznělo. My jsme tady poslanci různých profesí a musíme rozhodovat o zákonech energetických, zdravotnických, právních, školských, zahraniční politiky, ochrany přírody. To asi nese práce poslance, byť rozumím podstatě věci, kterou chtěl říct kolega Stupčuk. Proto asi máme také výbory a je nás tady tolik, abychom byli schopni obsáhnout danou problematiku. Ale chtěl bych poděkovat kolegovi poslanci Gabalovi, co tady zmínil, že opravdu někdy projednávání těch zákonů a spíše nepřítomnost než přítomnost poslanců v této Sněmovně není důstojná tomu, jak závažné věci do budoucnosti se projednávají. Nyní k tomu, proč jsem se přihlásil. Jedná se vlastně o čtyři body a já předpokládám, že paní zpravodajka vnímá.

Je to tam jako jeden pozměňovací návrh. Vychází z mých kontaktů s pracovníky školství z praxe, kteří formulovali své připomínky nebo návrhy, jak to zpřesnit. K bodu 1 pozměňovacího návrhu jen krátké zdůvodnění. Podrobné odůvodnění je potom nahráno ve sněmovním systému. Navrhuje se ponechat původní znění § 22a odst. 2 ve stávajícím znění, a to proto, aby se předešlo zbytečným praktickým konfliktům a různým výkladům v praxi. Vychází to z konzultací s několika řediteli škol, kteří mají názor opačný než předkladatel, ale věřím, že to patřičný školský výbor projedná a zaujmeme k tomu potom stanovisko ve třetím čtení při hlasování.

Bod 2 mého pozměňovacího návrhu navrhuje, aby tato lhůta, toto období bylo prodlouženo na 36 měsíců, tedy polovinu období, na něž bude moci být vytvářen plán profesního rozvoje školy jako celku, a to z toho důvodů, aby ty roční plány nebyly pojaty příliš formálně a zjednodušeně.

Bylo to tak. Já shodou okolností, teď trošku odbočím, ono to souvisí s tou nadměrnou byrokracií, která tady byla zmíněna. Já jsem navštívil jednu z našich věznic, kde jsem byl doslova zděšen tím, když mi ředitel věznice vypočítal, že má jednu kontrolu denně. Že provádí nějakou revizi nebo kontrolu nebo zpracovává kontrolní hlášení denně. A tady jsme se opravdu dostali do stavu nadměrné byrokracie. To by určitě vedlo ku prospěchu věci.

Já jsem se setkal, paní ministryně, s některými nesouhlasnými návrhy ředitelů škol a jejich provozovatelů, kteří říkají, že to je sice myšlenka hezká, nicméně příliš zasahuje do toho, jaký mají řád a systém ve škole. Někde je to možná akceptovatelné, někde je to akceptovatelné méně. A v bodu 3 ten můj návrh omezuje tu přílišnou volnost. Podrobné odůvodnění najdete potom ve sněmovním tisku. Bod 4 navrhuje sjednotit nezbytnou praxi pro výkon ředitele všech druhů škol a školských zařízení na čtyři roky. Návrh předkladatele přejímá stávající právní úpravu a stanoví odlišnou délku nezbytné pedagogické řídicí či vědeckovýzkumné praxe jako předpoklad pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Navrhuji sjednotit tuto lhůtu na čtyři roky. Podrobné odůvodnění potom najdete ve sněmovním tisku, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Junek.

Nicméně chtěl jsem jenom říci, že ve svém vystoupení v prvním čtení jsem upozornil na rozpor v tom, že by mělo dojít k odlišnému odměňování za třídnictví na prvním, druhém a třetím stupni. Podal jsem pozměňovací návrh, který měl toto srovnat.

Čili já to beru jako rozumný kompromis. Děkuji panu poslanci. Tolik dobrých zpráv jsme ani nečekali. Pan poslanec Jiří Zlatuška a jeho zatím poslední přihláška do obecné rozpravy.